Ano, děkuji. Otevírám rozpravu. Mám zde přihlášku pana poslance Klučky. Prosím, máte slovo. Prosím. Děkuju, pane předsedo, a je mi ctí, že mohu být u tohoto bodu zpravodajem. Jenom chci požádat kolegy: Nediskutujme kolem toho.

Já bych jenom poprosil, pojďme schválit usnesení.

Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, vážené kolegyně, kolegové, členové vlády, já rozumím tomu požadavku, abychom co nejrychleji vyjádřili svou soustrast se všemi, kteří trpí. Rozumím i panu kolegovi, který zde přednesl návrh na tento bod.

Myslím tím to, že například staneli se takováhle tragédie, tak já jako předsedkyně Poslanecké sněmovny jsem automaticky posílala okamžitě, bez rozhodnutí Sněmovny, dopis příslušnému předsedovi sněmovny té země tak, jako reaguje prezident země a spojí se s prezidentem konkrétního státu. Nezpochybňuji vůbec nic, cítím s těmi lidmi stejně jako vy všichni. Jenom se domnívám, že v takovém případě pokud Sněmovna se rozhodne, tak by musela téměř každý den přijímat nějaký nový bod, protože tragédie kolem nás se dějí neustále, ať už je nazveme jakkoli.

Proto se domnívám, že tento bod tady máme, určitě se s ním slušně čestně vyrovnáme.

Doufám, že se dějí i nyní.

Zeptám se, kdo se ještě hlásí do obecné rozpravy. Nikdo. Obecnou končím a prosím pana navrhovatele, aby v podrobné rozpravě navrhl usnesení. Vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, navrhuji tento text usnesení.